Nová opatření zvyšují celkové náklady na ochranu spotřebitelů před vysokými cenami a vyjde to na 2,3 miliardy eur. Teď tu máme naše sousedy z Polska.

Podobné opatření bylo navrženo okamžitě i pro sektor zemědělství.

Rovněž byla zavedena opatření finanční pomoci na subjektů veřejné správy.

Tímto je schopno generovat roční úspory ve výši 100 milionů eur.

Takže daníme.

Dále dne 25. března 2022 Portugalsko získalo od institucí Evropské unie povolení uplatňovat jednotlivá opatření ke snížení cen elektřiny, přičemž spolu se Španělskem zohledňuje jejich status energetického ostrova. Taková zvláštnost, ale ne tak úplná, protože stejné propojení energetického trhu má Německo s Rakouskem.

A ekonomicky zranitelní spotřebitelé mají nárok prostřednictvím sociálního tarifu na dodávky elektřiny i zemního plynu.

Tato dotace potrvá do konce června.